Děkuji. Jedná se o nárok povinného na vydání elektronického spisu a informace o vymoženém plnění na vyžádání a pouze poprvé. Podruhé a v dalších případech už by to bylo zpoplatněno. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Děkuji. Pozměňovací návrh kolegy Františka Navrkala pod písmenem D se tudíž stává nehlasovatelným a můžeme ho přeskočit.

Budeme hlasovat prosím ve dvou variantách. Nejprve ve variantě 1, kdy se odměna omezuje na tři vedené exekuce, a následně ve variantě 2, kde se omezuje na pět. Samozřejmě v případě, že projde varianta 1, varianta 2 se stává nehlasovatelnou.

Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut.

Nyní hlasujeme o variantě 2, čili že náhrady budou za pět exekučních řízení, dále už to bude bez náhrady.

Děkuji.

Ukončení dříve zahájených exekucí vůči soukromoprávním oprávněným. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Děkuji. Nyní je na řadě pozměňovací návrh pod písmenem E1 kolegy Lukáše Koláříka, takzvaná open data čili povinné zveřejňování základních informací o exekucích v centrální evidenci, každé tři měsíce aktualizované exekutorskou komorou. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat. Děkuji. Jedná se o racionalizaci vymáhání výživného. Vymáhání budoucího výživného, které je v současné době možné až do výše pětinásobku ročního výživného, se mění na čtvrtinu ročního výživného. Stanovisko ministra?

Návrh byl zamítnut. Děkuji.

Týká se nepostižitelnosti příplatku k důchodu, to znamená mezi pohledávky nepodléhající výkonu rozhodnutí se nově doplňuje příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, případně účastníkům odboje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Stanovisko ministra?

Návrh byl přijat

Kdo je proti? Hlasování číslo 136, přihlášeno 104 poslanců, pro 21, proti 17. Návrh byl zamítnut